Děkuji za slovo.

Na úvod jen připomenu, že návrh ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost tyto náklady kompenzovat, a zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky, která stanoví způsob výpočtu těchto kompenzací pro případ, že by se příslušní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb se zdravotními pojišťovnami nedohodli jinak.

Za mě s tímto mohu souhlasit, protože skutečně si myslím, že je namístě řešit toto v příslušném tisku, který budeme projednávat zanedlouho, kam skutečně patří. Myslím si, že v tomto směru ten návrh, jak je postoupený Senátem, by měl být schválen Poslaneckou sněmovnou. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona, to bych chtěl znovu zopakovat, je pro české zdravotnictví vysoce potřebný. V případě segmentu poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž se obvykle každoroční vyúčtování zdravotních služeb neprovádí, jelikož nemají stanovené zálohy, je situace problematická v tuto chvíli, neboť u nich pokles produkce se projeví a projevuje prakticky okamžitě. Jedná se zejména o poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr tady řekl všechno. Senát se snažil legislativně vyčistit ten proces, to znamená, že tu normu, která se týká lékáren, přeřadil na základě mého pozměňovacího návrhu do zákona, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. A protože pan navrhovatel řekl, že podporuje tuto verzi, tak vás prosím, abyste ji podpořili také a hlasovali pro ni. Děkuji za pozornost.

Tak v tom případě otevírám rozpravu a pan poslanec Kaňkovský se hlásí z místa jako první. Máte slovo, prosím.

Licitovali jsme tady vlastně o tom maximálním počtu těch zaměstnanců. Nakonec prošla ta kompromisní varianta do maxima 15 zaměstnanců. Tak to šlo vlastně v tomto návrhu zákona směrem do Senátu.

Vláda se tím nezabývala a v podstatě se předpokládalo, že se lékárnám bude kompenzovat v rámci právě těch hrazených zdravotních služeb.

Ale pro pomoc těm nejmenším lékárnám je skutečně nejlepším způsobem promítnout to do těch odvodů na sociální pojištění, tak jako jiným malým firmám. Já jsem rád, že se toho senátoři chopili a že se pokusili ještě vrátit do hry to maximum těch 25 zaměstnanců. Bohužel z legislativního hlediska v tom vznikl trošku guláš, protože jsme teď vlastně v rozjednaných dvou zákonech. A právě proto jsme se dneska snažili společně s Piráty navrhnout, abychom prvně hlasovali o tom předmětném návrhu zákona, kterého se to týká, a to je to prominutí sociálního pojištění, kde je navržený Senátem vlastně jiný způsob, těch 25, maximum 25 zaměstnanců. Z důvodu předběžné opatrnosti proto klub KDUČSL nepodpoří u tohoto návrhu zákona, tedy teď projednávaného tisku 868, tu senátní verzi, protože chceme, aby těm malým lékárnám bylo alespoň v nějaké podobě pomoženo.

A to si myslím, že je špatně.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím.

Nemám, co bych přečetl za omluvy, že bych využil volný čas. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.